V tuto chvíli bych konstatovala, že jsme se tedy vypořádali a potvrdili, že pokračuje stav legislativní nouze. A nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 8. schůze, tak jak je uveden na pozvánce, a já v tuto chvíli otevřu případná vystoupení k návrhu pořadu schůze.

Mám tady dotaz od pana ministra financí, ten samý dotaz jsem měla dnes na legislativu: protože jednáme ve stavu legislativní nouze, tak se může program jakkoliv doplňovat. Takže pane předsedo, máte slovo. Bylo to vysvětlení i pro ostatní poslance. Pane předsedo, máte slovo.

Takže my navrhneme samozřejmě body na změnu programu této schůze a vyjádří se k tomu pochopitelně všichni naši poslanci, všech nás dvacet, protože všichni máme návrhy bodů, a ne jenom jeden.

My jsme navrhovali zařadit do opozičního okénka tři návrhy. Hlavně s těmito výmysly.

Pak tady kolegové dají ten návrh, abychom ho zařadili na tento program, a podrobně ho pochopitelně zdůvodní.

Ale to už zdůvodní naši poslanci a navrhnou to na dnešní program schůze.

Tak to jenom aby bylo jasné, jak se chováte.

Já bych to rád prodiskutoval, tento bod.

Ale vy se nechováte demokraticky pochopitelně a bojíte se toho, abychom diskutovali, máte strach, že nemáte argumenty. Proto očekávám, že nám to zamítnete. Že nemáte argumenty.

Takže teď bych rád zdůvodnil tento svůj návrh.

Pandemický zákon hnutí SPD kritizuje od samého počátku a považujeme i tuto vládou předkládanou novelu za další legislativní paskvil.

Ministerstvo zdravotnictví mělo příležitost regulovat hospody, provozovny, základní a střední školy podle svého vlastního uvážení a i další oblasti lidského života a práva garantovaná ústavou.